Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 404/1 a prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jan Volný. Máte slovo, pane poslanče. Pane předsedající, děkuji. Vážení kolegové, kolegyně.

Prosím, abyste poslouchali, co se zde přednáší za bod. Od tohoto data se nesmí platit výše než 270 tisíc, nesmí provádět bezhotovostně, což je však v rozporu se zákonem o veřejných dražbách. Ten říká, že přijímání hotovosti nemůže být omezeno. Žádná žaloba nebyla podána. Nicméně situace nesnese odkladu jak ohledně dražebníků ze soukromé sféry, tak i z veřejného sektoru.

Požadovaný návrh je jednoduchým způsobem sladit tyto dvě nesrovnalosti a zároveň nastavuje pravidla, aby se pružně tato částka pohybovala podle dalších zákonných úpravy platby v hotovosti. Odborná veřejnost i vláda podporuje jak vlastní návrh, tak jeho urychlené přijetí. Jelikož spolupředkladateli této drobné technické novely jsou kolegové ze všech politických stran průřezem této Sněmovny, proto si dovoluji požádat ctěnou Sněmovnu o schválení této novely ve znění § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb.

Děkuji. Nyní poprosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská.